Dobrý den, vystřídali jsme se při řízení schůze.

Prosím.

Takže to je takový můj malý příspěvek k tomu, jak by se ta naše práce tady mohla zlepšit všem těm, kteří ty referáty si píší po večerech, respektive jejich asistenti. Děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Peštová a připraví se pan poslanec Nacher.